Pane poslanče, omluvte mě, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale vzhledem k nepřítomnosti ministrů není možné, aby Sněmovna pokračovala v jednání. Takže... už přichází pan ministr zemědělství. Prosím. Omlouvám se, že jsem vás přerušil a dávám vaše dvě minuty na faktickou poznámku.

Není v tom nic záhadného. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Foldyna. Já samozřejmě nechci připomínat historii a minulost. Bylo to naprosto nestandardní. Ale také v této zemi byla naprosto nestandardní ekonomická situace. A Miloš Zeman, sociálně demokratická vláda, díky tomuto nestandardnímu kroku, a je to nestandardní a doufám, že se to už nikdy nebude opakovat, vyvedla tuto zemi z krize a HDP bylo 3,5. Přidávaly se platy učitelům a valorizovaly se důchody. Takže máme na vybranou. Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající. On měl pravdu. To skutečně nejsou registrační pokladny a mrzí mě, že někteří řečníci, dokonce i pan ministr, když říká v kterých zemích to EET je zavedeno, tak jmenuje země, kde jsou zavedeny registrační pokladny. Protože tahle balkánská supernovinka funguje jenom na Balkáně. To skutečně nejsou registrační pokladny. Jenom vybudování centrálního úložiště odhaduje interní studie Ministerstva financí na šest miliard korun. Jenom provoz, provoz přenosu těchto dat bude stát kolem půl miliardy ročně.